Moc bych prosil, oslovil nás pan ministr Stropnický, abychom měli nějaké síto, nějaký filtr na takové zprávy, jestli tam chodili brigádnici, jestli se tam pohybovali cizinci.

Tak si myslím, že bychom tomu asi úplně neprospěli, řekl pan ministr Stropnický. Přes všechno nepohodlí občanů a přes všechen malér, co se stal, muničák jako takový zafungoval velice dobře... Ano, já prosím levou část sálu, aby se ztišila a popřípadě rozpustila diskusní skupinky.

Kdyby to bylo postaveno fušersky, tak by ten malér byl daleko větší, ujistil nás pan ministr obrany.

Nicméně emoce byly namístě, lidé se cítili ohroženi, a proto bylo namístě svolat i mimořádnou schůzi, na rozdíl od třetího čtení běžného zákona, které žádnou mimořádnou schůzi samozřejmě nevyžaduje.

Říkal: Nemohu si pomoci. Tak jsme se pak nějak dohodli, že se musíme dohodnout trošku jinak. Pan ministr obrany vyjádřil přesvědčení a řekl, že věří, že se to podaří i na úrovni vlády. Nechci mluvit za pana premiéra, ale domnívám se, že i on to tak vnímá. Květná, si myslím, že by měla být jakýsi emergentní, havarijní, záložní sklad pro všechny mimořádné události, ať už je to munice, což se, věřím, nebude hned tak opakovat, nebo je to zboží zabavené celníky nebo jakýkoliv materiál, který je vyšetřován. Myslím si, řekl pan ministr obrany, že peníze, které se na to utratí, za to stojí, a že by to měla být součást integrovaného záchranného systému. Poprosil nás, abychom velmi pečlivě používali číslo 15 tisíc tun. Není to úplně zřejmé, dokonce je podstatně pravděpodobnější, že je to zhruba polovina. Tady to číslo dneska zaznělo opravdu mnohokrát, mírně se pohoršil pan ministr obrany, a prosím, jak už řekl na začátku někdy před dvěma či třemi hodinami, nechme policii vyšetřovat a uvidíme, že to bylo mnohem méně. Co se týče provozu. Na převoz munice jsou jasná pravidla a myslím, že musela být dodržována, protože firmy také mají zájem na tom, aby obchod dělaly, takže si nemyslím, že nerespektovaly, že to 10 dnů předem musí hlásit krajskému policejnímu ředitelství, kde se vytyčí trasa a kde se definuje i čas, ve kterém to probíhá. Informace. Často se mluví o tom, jak jsou nebo nejsou nastavovány informace, oslovil nás tenkrát pan ministr. Nejhorší informace jsou čtvrt pravdy, polopravdy a neověřené informace. Ty plují mediálním prostorem jako balony, přitahují na sebe pozornost a málokdo, bohužel málokdo ty informace ověřuje a může tím vyvolávat skutečně paniku, nebo dokonce i onu často zmiňovanou poplašnou zprávu třeba o pyrotechnicích. Právní zástupce nejmenované zainteresované firmy tvrdil, že kdyby tam vlítlo těch pyrotechniků hodně hned zkraje, bylo všechno vyřešeno. No nebylo, ujistil nás pan ministr. Opravdu nebylo. Já nevím, jestli pan doktor je odborník jako pyrotechnik, já se za něj nevydávám.

Uvedl nám ještě jeden příklad.

Samozřejmě že to okamžitě evokuje toto: aha, takhle vypadá sklad.

Takhle se s informacemi bohužel pracuje. Takže prosím, dělme do deseti, požádal nás pan ministr obrany.

A to je přece docela zásadní.

To jsou prosím absurdní věci. Ale chápu, že někteří novináři vyžadují krev, ale neměli by to přehánět, podotkl pan ministr obrany. Pak přišla doba, kdy začali vystupovat i předsedové klubů. Pan poslanec Pavel Kováčik.

Jinak jsme žádnou debatu nezačali. Mám třeba připravený návrh usnesení. Neměl jsem zatím šanci, postěžoval si pan poslanec Kováčik. Chovám se slušně, nehlásím se k faktickým a neporušuji jednací řád, i když to mám jenom na dvě minuty.